Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní ministryně se zde ptala, o čem to vlastně je. Je to o předvolební kampani.

Víte, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vaše strana nám tady vyplachovala mozek 40 let a my jsme taky neměli nárok na žádného lobbistu. Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou.

Já jsem byl jeden z těch, který měl interpelaci na paní ministryni Šlechtovou, a upozorňovali jsme na ty problémy, které se dneska skutečně staly skutkem.

To, že tam jsou problémy, je jasné. To, že někdo půjde sedět, to je asi taky jasné, protože tam ten problém je skutečně obrovský. A jenom k paní ministryni. To by mohli mluvit jiní ministři, kteří podepisovali zakázky.

A bohužel ten čas prostě využit nebyl.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale samozřejmě s její odpovědí spokojený být nemůžu. Ale chtěl jsem něco říci k panu kolegovi poslanci Šrámkovi, který zde předvedl učebnicový demagogický příklad toho, jak by se ve Sněmovně vystupovat a jednat nemělo.

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já bych možná ještě využila tu chvíli v rámci tohoto tématu, v rámci této písemné interpelace.

Takže já vás jenom tímto žádám, abyste oslovili, ať se ten NEN opravdu používá. Je zdarma, je funkční, dotazy ať se tahají na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Takže pokud i tímto můžu oslovit vás jako zastupitele nebo radní nebo samozřejmě členy rad různých krajů, budu za to velice ráda. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, to znamená, pan kolega Jiří Valenta nevyužil možnosti odmítnout ještě tu doplňující odpověď, tak já myslím, že můžeme tuto interpelaci ukončit.

O tom rozhodneme v hlasování 59, které zahájím, a zjistím tedy, jestli mi vyhovíte.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám.